113. Návrh na odvolání některých členů orgánů Poslanecké sněmovny Prosím tedy, aby se ujal slova předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník. Máte slovo. Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Volební body jsou tentokrát dva. Situace je malinko výjimečná, já se ji pokusím velmi stručně vysvětlit a nebudu vás zatěžovat jednotlivými detaily sněmovní procedury. Standardně ze všech volebních bodů nebo z jednotlivých volebních bodů v minulých schůzích jsme zvyklí na to, že pokud dochází k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, tak je to víceméně formální hlasování, kdy jeden z klubu po vzájemné dohodě navrhne nebo oznámí rezignaci jednoho z poslanců a poté paritně, recipročně, proti tomu navrhne na základě politické dohody nové jméno. Samozřejmě ten návrh musí posvětit svým hlasováním celá Sněmovna. Toto budeme také řešit, ale až v tom druhém bodu. Ovšem v prvním bodu, který je otevřen v tuto chvíli, tedy bod 113 a je nazvaný Návrh na odvolání některých členů orgánů Poslanecké sněmovny, jsme v situaci jiné, nestandardní a v tomto volebním období poprvé. To stručné vysvětlení je takové, že o tento bod zažádal poslanecký klub hnutí Úsvit, který navrhuje ze své iniciativy odvolat některé poslance z jednotlivých výborů, a teprve poté, pokud Sněmovna vysloví s tímto odvoláním souhlas, samozřejmě můžeme se rozhodnout en bloc u všech návrhů, anebo také u jednotlivých jmen různě, tak teprve poté můžeme provádět poslaneckým klubem hnutí Úsvit navržené nové nominace za odvolaná jména. Všichni určitě víte z médií, z diskusí zde ve Sněmovně, proč k té situaci dochází. Já pouze za volební komisi konstatuji, že volební komise v usnesení č. 108 přijala návrhy, resp. vzala je na vědomí, ale právě proto, že poslanci zatím nejsou odvoláni, tak s tím nemohla nic jiného udělat a musíme tady postupovat tímto způsobem, že Sněmovna bude o návrzích na odvolání hlasovat. To je jediná možnost, nebo jiná možnost, jak tento způsob nebo návrh realizovat. Nyní tedy v souladu s panem předsedajícím, prostřednictvím pana předsedajícího bych poprosil a vyzval zástupce klubu hnutí Úsvit, aby vám podal patřičné politické vysvětlení. Otevírám rozpravu a jen se pro pořádek chci zeptat, než předám slovo pověřenému členu poslaneckého klubu Úsvit, zda se pan Koskuba hlásí s faktickou poznámkou. Hlásíte se s faktickou poznámkou, pane poslanče Koskubo?

Děkuji, pane předsedající. My jsme požádali o zařazení tohoto bodu k odvolání bývalých členů našeho poslaneckého klubu a dnes již nezařazených poslanců z výboru Poslanecké sněmovny. Důvodem je účast členů poslaneckého klubu hnutí Úsvit v těchto výborech, která je pro naši práci nezbytná. Proto bych vás velmi rád požádal, poprosil o podporu tohoto bodu. Není v tom vůbec nic osobního, je to pouze a čistě z pracovních důvodů. Já vám děkuji. Mám zde v rozpravě přihlášenou panu poslankyni Benešovou, ale myslím si, že se jedná o omyl. A táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy.